A další se hlásí s přednostním právem předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Dovolte, abych přednesl návrh na změnu pořadu schůze, tak jak jsme diskutovali dneska ráno na grémiu Poslanecké sněmovny, kdy jsme se nakonec dohodli, že nepůjde tento návrh z grémia, ale že já ho tady přednesu.

Dneska ráno, když se pan ministr Brabec omlouval z jednání Poslanecké sněmovny, tak jel na severní Moravu do těch dvou krajů řešit právě tuto otázku a žádal mě, abychom posečkali. Nicméně on se určitě, až tady bude, nebude bránit nějakému návrhu, ale bylo by dobře, aby tady u toho byl. A pokud se týká odvolání pana Rafaje.

Neprojednala. Až ho projedná, tak potom se o tom bavme. A ten mechanismus je takový, že vláda navrhuje odvolání a prezident odvolává nebo neodvolává.

Takže mačkám a prosím.

A to je také důvod, proč vás žádám o podporu zařazení tohoto bodu. Devět dní, nebo deset dní je nestandardně dlouhá doba.